Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 247/1. Z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uvede Hana Kordová Marvanová.

Děkuji. Myslím, že můžeme pokračovat. Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády. Dovolte mi, abych za hlavní město Prahu vám představila návrh

V praxi jsou zaznamenávány zejména v centru Prahy při provádění před kulturními památkami, kterých je v Praze nespočet, jsou zaznamenávány případy nekvalifikovaného výkonu těchto služeb a poskytování nesprávných, nepravdivých či zavádějících informaci některými subjekty provozujícími průvodcovskou činnost bez příslušného vzdělání, protože dnes může živnost průvodce získat kdokoliv, komu je 18 let a má čistý trestní rejstřík. Na základě těchto skutečností, že v praxi to činí obrovský problém, a myslím, že to není jenom problém Prahy, ale může to být problém i některých dalších měst, kde jsou důležité kulturní památky, tak naším záměrem je, a to podotýkám celého Zastupitelstva hlavního města Prahy, kdy tento návrh byl schválen už v minulém volebním období jinou koalicí, ale podpořilo to tentokrát i celé Zastupitelstvo hlavního města Prahy, to znamená napříč jak koalice, tak opozice... Já bych vás prosila, abyste tomu věnovali pozornost, byť možná pokud nebydlíte v Praze, tak to nemusíte vnímat jako takový velký problém, ale měli bychom věřit tomu, že na to upozorňují dlouhodobě různé subjekty působící v oblasti cestovního ruchu a průvodcovské činnosti.

Na základě těchto podnětů je navrhováno v tomto návrhu, aby opět byla zařazena činnost průvodcovská v cestovním ruchu do živností vázaných, kdy by podmínkou bylo dosažení příslušného vzdělání v cestovním ruchu nebo alespoň všeobecného vzdělání a prokázání určité praxe průvodcovské činnosti, anebo také na základě předložení dokladu o rekvalifikaci nebo dokladu o vykonání zkoušky. Naším zájmem, zájmem Prahy a troufám si říct celé České republiky, by mělo být, aby byly zajištěny kvalitní činnosti odborně zdatných průvodců a jimi byly poskytovány takové služby, které by odpovídaly významu kulturního dědictví České republiky. Česká republika se řadí svým kulturním, ale i přírodním bohatstvím, historií mezi světové kulturní velmoci a tomuto postavení by měla odpovídat i úroveň informací, které jsou o ní, jejích památkách, tradicích, ale i současnosti poskytovány. Dovolte mi tedy vás požádat o podporu tohoto návrhu s tím, pokud jej propustíte do dalšího čtení, tak se domnívám, že by pak mohla následovat ve výborech podrobná diskuse za účasti odborníků, kteří by vás podrobně mohli seznámit s tím, jak důležitá ta činnost je a proč je důležité zavést tuto regulaci. Prosím, pane poslanče.